Takže pokud chtějí platit daně, sociální, zdravotní, mít prostě tyto i výhody vlastně, tak většinou podnikají jako OSVČ pod nějakou nálepkou. To jsou prostě fakta, která asi všichni tady víte.

To prostě nikdo neudělá z povahy věci.

Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo.

A jinak samozřejmě, i když ta témata, já jsem to téma měla už minule na interpelace, takže určitě to téma je známé už dostatečně dlouho.

Děkuji. Prosím. Ano, paní poslankyně, máte pravdu. Tam velice často hraje roli to, že ty ženy jsou třeba v tíživé sociální situaci. Řeší tím problémy.

Jinak ještě k těm číslům.

Já také děkuji, a než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak jsou zde dvě omluvenky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.